To jsou omluvy. Dále došla ještě omluva pana ministra vnitra, a to z důvodu naléhavých pracovních povinností v rezortu na dnešní celý den.